Jako osoby, které jsou za něj zmocněné jednat, označuje pana Bursíka a jeho manželku.

O tom, kdo vyhodnocuje bezpečnostní rizika, tak to vyhodnocuje pracovní tým, který má velitele zásahu.

To shromáždění, které se uskutečňuje, a bezpečnostní opatření se vyhodnocují na místě podle daných informací, které má policie k dispozici.

Tím chci jenom deklarovat, že tato opatření v rámci návštěvy čínského prezidenta nebyla ojedinělá. Ve čtvrtek, předpokládám, k tomu povedeme debatu. A my jsme tady v drobném sporu, protože podle informací, které mám já, tak opravdu svolavatel tohoto setkání se rozhodl změnit místo a změnit 29.

Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo.